Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku neregistruji ani vizuálně, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Nemáte zájem. Tím pádem se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nemá.

Kdo je pro?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto bodu končím.